Já se velice omlouvám, pane místopředsedo.

Stála jsem před rozhodnutími, z nichž ani jedno pro mě není dobré, to říkám otevřeně, ale nějaké jsem učinit musela. Svolala jsem k jednacímu stolu všechny zástupce svazů a komor, a to jak podporovatele, naprosto poctivě, tak odpůrce.

A nebudu se za nikoho schovávat.

Už se neshodli na termínu. Proč jsem se rozhodla do konce roku 2022? Na tom se nic z mé strany nezměnilo. Změnilo se pouze to, že v tuto chvíli zachraňujeme mj. podnikání v této zemi, zachraňujeme podnikatele, a když vám teče do střechy, tak se nestaráte o anglický trávník, čímž chci říct, že jestliže valná většina jich bude ve ztrátě, bude mít problémy a bude bojovat o holou existenci, tak představa, že musí plnit některé další povinnosti, ale hlavně nebude co narovnávat, jaké podnikatelské prostředí, když prostě tady se bojuje o holé přežití.

Jsme teď ve druhé vlně.

Otevřeně říkám, bylo to těžké rozhodnutí, stojím si za tímto projektem, ale nacházíme se ve velmi těžké situaci a toto mi připadlo nejférovější. Děkuji paní ministryni. Rozpočtový výbor, kterému byl vládní návrh zákona přikázán, jej projednal a přijal usnesení. Máme ho k dispozici jako sněmovní tisk 1056/1 a už je připravena předsedkyně rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá a bude nás informovat o projednání tohoto návrhu. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Po úvodním slově ministryně financí, zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu I. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava; II. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

Tolik návrh usnesení rozpočtového výboru. A vážený pane místopředsedo, když dovolíte, já se tímto hlásím i do rozpravy. Ano, děkuji.

Opět jsem přivolal ty, kteří nejsou v sále, aby se dostavili na hlasování. Malou chvíli počkáme... Nyní hlasováním rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 63 přihlášeno 91 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat. Obecnou rozpravu povedeme.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já vás dlouho nezdržím.

Ale na druhou stranu samozřejmě nežijeme ve vzduchoprázdnu a uvědomujeme si těžkou situaci, kterou mají naše OSVČ, naši podnikatelé, takže tento návrh zákona tak, jak ho vláda předložila, podpoříme bez nějakých výhrad a bez pozměňovacích návrhů. Děkuji. Dále v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Jan Hrnčíř, který je jako jediný vlastně přihlášen. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem velmi rád, že vláda ústy paní ministryně poctivě přiznává, že EET zatěžuje podnikatele a živnostníky. To jsme říkali celou dobu.